Liberální demokracie nás dostala do fáze, kdy vládnoucí kartel pěti stran, některých samostatně nevolitelných, nevládne ve prospěch obyvatel tohoto státu. Účinně neřeší současnou inflaci provázenou drahotou všech základních životních potřeb.

Vláda také zásadním způsobem obrací kolo zdravotnictví v neprospěch pacientů a zdravotníků.

Jak se dnes a denně přesvědčujeme, není vůbec důležité, kdo ve společnosti formálně vládne, ale kdo má skutečnou moc. Bohaté elity, které mají skutečnou moc, mají současně zajištěný vyšší stupeň politických práv a svobod. Ať je to sociální demokracie, lidová demokracie, což je pleonasmus, liberální demokracie, křesťanská demokracie, což je zase protimluv. Chtěl bych se více zastavit nyní u vládnoucí liberální demokracie.

A to je to důležité. Liberální demokracie se holedbá zásadami politického pluralismu: rovnost před zákonem, petiční právo, právo na spravedlivý proces, další občanská lidská práva a svobody a takzvanou občanskou společnost. Ve skutečnosti vychází z klasického liberalismu s třemi základními právy: na život, na svobodu, ale hlavně na ochranu soukromého majetku. Tato práva jsou údajně dána Bohem. Vylučuje pozitivní práva jako nejrůznější nároky, například na vzdělání, zdravotní péči, sociální zabezpečení a tak dál. Vážené kolegyně a kolegové, mnohdy je za příklad skutečné demokracie uváděno antické Řecko.

Mezi podmínky pro fungování této demokracie patřil i čas k zabývání se věcmi veřejnými. Čas zajišťovala existence otroků v takzvané demokracii. Svobodu chápali jako svobodu kolektivní na rozdíl od současného prosazování individuální svobody. Z rozhodování byli vyloučeni bydlící za hranicí města, cizinci, trestanci, dlužníci, prostě všichni, kteří škodí městskému právu. A za třetí, jako třetí podmínka byla vysoká vzdělanost občanů, zvláště v oboru správy věcí veřejných, rétoriky a museli požívat osobní integrity.

Ostrakismus sloužil k ochraně demokracie, ve kterém občané rozhodovali, zda nějaký demagog neohrožuje demokracii.

Současná definice demokracie je forma vlády, ve které se podřizuje menšina většině a je uznávána svoboda a rovnoprávnost občanů.

Pokud by skutečně v takzvaných demokratických státech tato definice platila, co by zabránilo většině obyvatel, aby neodhlasovali vyšší daně bohatým a tyto prostředky neinvestovali na zdravotnictví, školství, bezpečnost a tak dál? Skutečná demokracie vyžaduje svobodu.

Tak kde jsou základní podmínky demokracie u nás?

První vychází z premisy delegace a převádění úkolů voliči na volené zastupitele a druhá více odráží skutečnou dnešní praxi. Zatímco první teorie spíše odráží koncepci skutečných demokratických hodnot, kdy má většina obyvatel možnost ovlivňovat dějství v obci, druhá přesněji popisuje skutečnou nynější praxi u nás. Čili nejedná se o demokratické státy, ale o státy s takzvanou zastupitelskou demokracií, kde slovo demokracie je v názvu jen k matení méně vědoucích občanů. Ve světě zásadní ekonomické nerovnováhy a koncentrace moci v rukou několika málo osob není a nemůže být pro skutečnou demokracii místo, protože skutečnou moc má v každé i takzvané demokratické společnosti vždy bohatá menšina. Proto se SPD zasazuje o prosazení prvků přímé demokracie, která umožní kupírovat většinu nedostatků nepřímé zastupitelské demokracie, jejíž současná forma nemá se skutečnou demokracií nic společného.

Pro oživení si zopakujme hlavní prvky přímé demokracie. Jsou to pozitivní nástroje: občanský podnět, lidová iniciativa, plebiscit a referendum. Negativní nástroj je odvolatelnost poslance, takzvaný imperativní mandát.

Obecné referendum je v ústavě. Je to návrh zákona, který je předložen k posouzení občanům. Může být závazné, nezávazné, povinné, nepovinné, fakultativní, ratifikační a tak dál. Při dostatečně velkém a správně vybraném vzorku bývají takzvaně průměrní lidé úspěšnější v odhadech než malá skupinka expertů. Za druhé, lidé se rozhodují nejen na základě informací, ale i svých životních zkušeností. Za třetí, na druhé straně výhodou rozhodování expertů může být možnost dobře prostudovat danou problematiku. Zásadní nevýhodou však je možnost korupce těchto expertů. Jednotliví experti mohou mít na řešení stejného problému diametrálně odlišný názor. To je další negativum. Lobbisté bývají obvykle dobře financovaní a každý expert má svou cenu.